Odůvodnění k tomuto bodu: program Nová zelená úsporám je experty právem považován za nejlepší program v oblasti snižování energetické náročnosti a podpory obnovitelných zdrojů a nemusím v této době určitě nikomu zdůrazňovat, že tato priorita, tedy snižování spotřeby energií, je ještě mnohem důležitější než kdykoli předtím. Program je navíc vysoce prorůstový i pro živnostníky, malé a střední domácí firmy, které tyto projekty v drtivé většině případů realizují.

Zdrojem programu

Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, já tady načtu tři pozměňovací návrhy, které najdete pod číslem 465, 466 a 467.

Už jsem to říkal na rozpočtovém výboru, kdy musím říct férově, že pan ministr dopředu avizoval, že bude z těch téměř 3 miliard, které tam jsou, 1,9 čerpat na ty pozměňovací návrhy, nicméně během dalších pár dnů je tady návrh na další miliardu.

Jinak pokud jde o rozpočet, druhá poznámka, tam se nepočítá s některými věcmi.

Odůvodnění je také jasné.

To jsme tady také všichni schválili.

Jinými slovy to bude znamenat pro Český telekomunikační úřad nové povinnosti, větší ochranu, rozšíření těch věcí.

Důvod je opět jasný.